Děkuji, pane předsedo.

Než udělím panu poslanci Sílovi slovo, přečtu omluvy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych se také vyjádřil k projednávané smlouvě DCA, která má umožnit vlastně pobyt amerických vojsk na území České republiky.

Nechci mu sahat do svědomí, ale dá se říci, že toto usnesení má pravděpodobně jediný cíl: zvýšit koaliční potenciál politického hnutí ANO 2011.

Pokud takovou změnu chtějí provést, musí vypsat závazné referendum, se kterým spojí vláda svoji existenci. Anebo ještě lépe rozpustit Sněmovnu a vypsat nové volby, kde se k těmto změnám pětikoalice férově přihlásí, a občan ve volbách svobodně a demokraticky rozhodne, co si přeje, aby jeho zástupci v Parlamentu činili, zda mají, nebo nemají souhlasit s pobytem vojsk Spojených států na našem území.

V roce 2008 ale tato smlouva nebyla ratifikovaná, protože si lidé uvědomili, že smlouva znamená ztrátu suverenity České republiky, a hlavně proto, že protiraketová základna byla umístěna v bezprostřední blízkosti Prahy. Mimochodem smlouva se Spojenými státy v roce 2008 ohledně radarů a raketové základny byla jednou z příčin konce Topolánkovy vlády.

Válka na Ukrajině ukázala, že obrana naší země je otázkou zapojení celé společnosti. To připomínám, jen aby si to uvědomili lidé z Čech, kteří v roce 2008 bojovali proti umístění radaru Spojených států v Brdech. Je nepochopitelné, že dnes jsou tito lidé zticha. Předseda vlády Fiala prohlásil, že jsme ve válce.

Díky rozsáhlosti smlouvy je nutné otevřít otázku, zda ústavní zmocnění vlády není příliš široké v případě některých průjezdů a průletů a pobytu cizích vojsk na našem území. Zcela jiný politický význam mají totiž průlety v rámci vojenské diplomacie nebo dopravy vojáků na cvičení na jedné straně a na druhé straně průlety či průjezdy do bojové akce, byť podle mezinárodního práva povolení průchodu a průjezd cizí armády neznamená v tomto případě účast povolujícího státu jako válečné strany. Povolení do bojové akce tedy v druhém případě nese riziko protiakce a může fakticky vést k zapojení našeho státu do války, aniž by k takové akci dal souhlas Parlament, který jinak vyhlašuje válečný stav.

Boje na Ukrajině mohou dále eskalovat i bez použití jaderných zbraní.

Provoz této trati byl zahájen 13. dubna 2015. Bohužel dodneška je prakticky bez cestujících.